Také děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu.

Prosím, pane zpravodaji. Krásný pátek všem. Budu velmi krátký, protože pan ministr v mnohém tedy suploval zpravodajskou zprávu. Co se týče vlastně posledního jednání našeho výboru pro veřejnou správu, tak tedy byla schválena samozřejmě procedura.

Já taktéž, stejně jako pan ministr, bych rád poděkoval všem poslancům výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a taktéž podvýboru pro bytovou politiku, protože musím říct, že napříč politickým spektrem se zde vedla jak odborná debata, tak i debata vlastně nad tím, jak co nejméně v této současné situaci uškodit SVJ, popřípadě bytovým družstvům.

Tento návrh prošel taky nějakou genezí, nejprve tam byl odklad účinnosti celého zákona.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Děkuji moc za slovo. Vlastně navážu na pana zpravodaje, na pana poslance Havránka. Já bych skutečně také chtěla ocenit, že nad tímto zákonem prostě opravdu excelentně spolupracovala koalice s opozicí, a je to vidět i na předaných pozměňovacích návrzích, na kterých v podstatě panuje shoda.

To byl vlastně ten hlavní důvod, proč jsme se tomu začali věnovat, protože v době opravdu velkých zatěžkávacích zkoušek pro úplně všechny jakékoliv náklady navíc jsme se snažili eliminovat. Oni to dokonce odhadli, že cena těch služeb by odhadem mohla být až 800 korun ročně za jeden byt.

Tam totiž vzniklo to, že ministerstvo uvedlo ve své důvodové zprávě, že se jedná o novelizaci transpozice směrnice, ale ministerstvo už neuvádí, že to bylo doporučující stanovisko, nikoliv závazný předpis.

Proto jsem velmi ráda, že i ve spolupráci s ministerstvem skutečně bylo natvrdo postaveno, že tento návrh zákona se chová jako lex specialis, to znamená, nelze lhůty stanovené tímto zákonem obejít občanským zákoníkem. To znamená, že opravdu je to prostě natvrdo napsáno, že lhůty se budou řídit pouze tímto zákonem.

Skutečně jsme souhlasili s tím, že nebudeme odkládat zákon jako celek, ale že skutečně tam je odklad nabíhání informační společnosti. Oni se na to musí připravit. Oni samozřejmě jsou připraveni to udělat v maximálně rychlých krocích.

Děkuju. Také děkuji. Nyní je na řadě se svým příspěvkem paní poslankyně Marie Pošarová. Jen konstatuji, že dále už není nikdo přihlášený do rozpravy. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že už tady bylo skoro všechno řečeno. Chtěla jsem se jenom vyjádřit, že se na nás obrátil Svaz českých a moravských bytových družstev ve věci aktuální projednávané novely zákona a reagovali na aktuální návrh novely z pera Ministerstva pro místní rozvoj, který přináší další zbytečnou administrativu pro správce domů, a navíc s ní spojené výrazné finanční náklady pro bytová družstva. Doporučuji tedy schválit pozměňovací návrhy, které byly předneseny, které výrazně uleví rozpočtům bytových družstev a zabrání dalšímu zdražování bydlení pro občany České republiky. Děkuji. Děkuji. Ještě jednou se rozhlédnu, zda se ještě někdo nehlásí? Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

Děkuji za slovo.